Ale já chci znovu upozornit na to, co už tady v podstatě předřečníkem řečeno bylo.

Nic jiného. A naprosto a omlouvám se, že to tak musím říci, ale je to tak naprosto se nedá říci, že když v té zprávě je napsáno, že se něco nepodařilo prokázat, tak to prostě ještě neznamená, že se to nestalo. Prostě to jenom nejde dokázat. Čistě pragmaticky, nic ve zlém, ale takto je to nutné brát. Prosím pana poslance Sklenáka s faktickou poznámkou a po něm pan předseda Fiala také s faktickou poznámkou. Pak už to vypadá na přednostní práva pánů ministrů. Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil na základě vystoupení dvou kolegů z poslaneckého klubu ANO a chci se jich zeptat, kam až chcete zajít s těmi vašimi výmysly, lží, bláboly, kterými neustále osočujete své politické kolegy. Ten příběh začal v červnu, kdy když byl předseda bezpečnostního výboru v zahraničí, tak váš kolega jej svolal bez jeho vědomí. Tam se mělo udát přesně to, o čem mluvit kolega Dolejš, aby tam byly předloženy nějaké vymyšlené, nepodložené informace, které vy byste dostali do svého stranického tisku a žily by svým životem. To se v podstatě podařilo neuskutečnit a Sněmovna se rozhodla jediným správným způsobem, že zřídila vyšetřovací komisi. Já chápu, že ty závěry se vám nelíbí, ale co budete příště zpochybňovat? Teď zpochybňujete zprávu vyšetřovací komise, která byla přijata všemi hlasy, i hlasem vašeho zástupce! Tak příště zpochybníte celý Parlament? Tak to respektujte prosím a chovejte se slušně!

Dobrý den, dámy a pánové. Já za Občanskou demokratickou stranu chci říci pouze dvě konstatování, která se vejdou do faktické poznámky, proto jsem využil tohoto prostoru. Za prvé. Já jsem stejně jako pan předseda vlády, v tomto se mimořádně shodujeme přesvědčen o tom, že vyšetřovací komise odvedla velmi dobrou práci. Zpráva, kterou předložila, je vyvážená a věcná. A nejenom to. Neobsahuje jenom nějaká konstatování, ale obsahuje i návrhy řešení, návrhy dalšího postupu a to je velmi cenné. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna může být na práci této vyšetřovací komise hrdá, protože vyšetřovací komise postupovala věcně a vrátila tu věc z roviny politického zneužití zpátky k faktům. Druhé konstatování, které z toho vyplývá, je, že Občanská demokratická strana souhlasí se závěry komise a Občanská demokratická strana plně podpoří navržené usnesení Poslanecké sněmovny v této věci. Tak ještě pan poslanec Pavera. Hezké a příjemné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jenom krátce mé vyjádření. Ale musí se smířit s tím, že ne všechno, co říkali oni, je pravda a že i jiné osobnosti, i jiné strany mají pravdu, když poukazují na to, že se tady dělo něco nekalého.

Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Chtěl bych ovšem protestovat jako řadový poslanec proti jedné věci, a to proti té, že s tou zprávou jsem byl v podstatě seznámen dneska.

Nevím, proč ji probíráme v nulovém časovém odstupu od doby, kdy nám byla předložena.

Chápu to tak, že vy nenavrhujete přerušení, pouze oznamujete svůj úmysl tak učinit do budoucna.

A teď jenom, já nevím jak vy, ale když čtu v duchu, ne nahlas, tak čtu rychleji.

To byla dohoda všech předsedů poslaneckých klubů od úterka! Ta zpráva je veřejná.

Máte pravdu. Opravdu! A to je jediné, co jste nám řekl ve své faktické připomínce.

Třeba už vidím tady, že tam jsou nějaké logické rozpory v té zprávě. Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Já navážu na kolegu Stanjuru a jenom to zopakuju. Kdyby to mělo být nějak jinak, tak ta komise navrhla klidně jiné řešení. Respektovali jsme dohodu všech politických stran a přesně tak to proběhlo.